Podobně byly pokutované podniky, které odmítaly například některé Romy.

Stav je tedy takový, že stát podle své libovůle nařizuje, co člověk ve svém podniku může a nemůže a zda si tam smí zapálit, zda tam může zakázat někomu vstup a někomu naopak ne. Paní ombudsmanka Šabatová, abychom jí nekřivdili, má osobně pro cizince slabost na úkor českých občanů, a i proto odmítá § 26 zákona o státním občanství, který vylučuje soudní přezkum správních rozhodnutí o neudělení státního občanství z důvodu ohrožení bezpečnosti státu. Paní Šabatová podle sněmovního tisku nezpochybňuje, že na udělení státního občanství není právní nárok, ale to je protimluv, protože pokud to platí, pak stát má naopak právo neudělit státní občanství bez jakýchkoliv důvodů a bez povinností cokoliv zdůvodňovat. Paní Šabatová opravdu, musím říci, velice poškodila image úřadu veřejného ochránce práv. A jak víme i z průzkumů, které jsou zveřejněny, klesla důvěra občanů v ombudsmana a v ten úřad z 60 na 50 %, neboli polovina občanů už mu vůbec nevěří.

Je to elitářské vidění světa, ve kterém zřejmě neexistuje normální pracující česká a moravská rodina.

Podle zástupce paní Šabatové doktora Křečka, bývalého zástupce paní Šabatové doktora Křečka, je propad důvěry na úřadu katastrofální. Jednoznačným viníkem stavu je paní Šabatová. A tady bych jenom zdůraznil, že volba paní Šabatové do této funkce byl velký omyl těch stran v čele s poslanci hnutí ANO, ČSSD a TOP 09, kteří se k tomu přiznali veřejně, mediálně, v minulém volebním období, kdy paní Šabatovou zvolili do této funkce na šest let.

A hodnocení veřejnosti tomu jasně odpovídá. Pod vedením paní Šabatové se stal z úřadu ochránce práv orgán, který kontroluje co nejvyšší výši sociálních dávek nepřizpůsobivým.

A je to prokazatelné, my jsme to přímo diskutovali s těmito pracovníky. Takže paní Šabatová přímo škodí, škodí občanům České republiky tím, že ještě nechává vysávat maximum peněz těmi, kteří si udělali program z toho, že celý život nepracují, přestože jsou práceschopní, a poštvává i proti státní správě, proti těm úředníkům, kteří bojují proti tomu, aby ty dávky byly zneužívány. Lidé s úřadem přitom spojovali velká očekávání, protože lidská práva je třeba vrátit všem lidem, aby nebyla jen záležitostí menšin.

Mají je také miliony těch, co denně vstávají do práce a platí tak vysoký plat paní ombudsmance, tak spousty těch, co do té práce vstávat odmítají.

A bude dobře, když i takoví lidé jednou v úřadě ochránce práv začnou mít větší zastání.

Takže tam to probíhalo tak, že škola je tam paní ředitelka Ivanka Kohoutová vytvořila a odsouhlasila si školní řád, který zakazuje islámské respektive, který zakazuje prostě zahalovat se v rámci té školy.

Takže ona dostala podmínky, ta studentka, aby mohla studovat tady u nás, a začala dělat problémy tím, že nechtěla respektovat školní řád.

To je šílený! To je neuvěřitelný, co paní ombudsmanka předvádí! Takže já budu rád a jsem rád, že konečně těch šest let uplynulo a že konečně končí. A doufám, že tam bude někdo, kdo bude hájit práva slušných a řádných lidí. A teď to pokračuje dál, protože jak víte, ta dívka se prostřednictví žaloby kde vzala peníze na právníky, nevíme, ale tušíme, že je to zase nějaká proimigrační nezisková organizace, ani bych se nedivil, kdyby to byla nějaká neziskovka, která ještě dostává nějaké dotace od státu, ale minimálně paní Šabatová a její úřad je placen z daní daňových poplatníků tak ta dívka zažalovala svoji školu, žaluje vlastně nás, žaluje tady vlastně v podstatě občany České republiky, kteří jí umožnili vůbec studovat v České republice.

Neuspěla ani u městského soudu.